Byl bych velmi obezřetný s těmi soudy, že tady všichni dobře splácejí, tak to nemusíme řešit, protože to se ukáže až v krizi, jestli je ten systém stabilní. Mějme na paměti i to, že to není hra s nulovým součtem, že to, kolik peněz na ten nemovitostní trh pustíme, také ovlivní to, jaké budou ceny. Děkuji za pozornost. Já jsem nechtěl pana poslance přerušovat, ale hluk v jednacím sále je neúnosný.

Mám tady dvě faktické poznámky pan poslanec Munzar, pan poslanec Václav Klaus a pak, pokud nebude nikdo přihlášen v rozpravě, tak ještě v rozpravě udělím slovo panu guvernérovi. Děkuji, pane předsedající. Já si dovolím faktickou poznámkou reagovat na pana kolegu Ferjenčíka vaším prostřednictvím.

Děkuji. Poprosil bych opravdu poslance na levé straně sálu, říkám to znovu, abychom se zklidnili. Děkuji. Děkuji, pane předsedající. Já se pokusím ještě jednou vysvětlit, o co jde v tom sporu. Národní rozpočtová rada dala zásadní připomínku, že tato regulace by měla být méně přísná pro mladší lidi, a to ze statistických důvodů, protože je racionální očekávání, že lidem pod 36 let věku stoupnou příjmy v budoucnu více než lidem nad 36 let věku, kteří mají v tu chvíli stejný plat nebo mzdu. Takže právě proto, že ty banky by rády mladší lidi ohodnotily jako méně rizikové, tak je v zákoně nižší bariéra pro dávání hypoték mladším lidem.

Tohle je důvod, proč je navrženo, aby regulace pro úvěry mladším lidem byla jiná než pro ostatní. Je samozřejmé, že na úrovni sjednávání hypotečních úvěrů to bude na té bance posoudit jednotlivého klienta, a je samozřejmé, že i při stejné mzdě nebo platu můžou být lidé ve vyšším věku, kteří na individuální úrovni budou méně rizikoví klienti, ale to přece my neřešíme.

Děkuji za pozornost.

To je celé. Prosím, máte slovo. Já ještě vaším prostřednictvím na pana kolegu Ferjenčíka. To není boj o to, aby byla co největší regulace a ztížilo se to mladým lidem.

Myslím si, že tato debata se vede obráceně, než by se vést měla. Připraví se pan poslanec Bartoš. Prosím. Děkuji za slovo. Tak za prvé, já podporuji vrácení toho návrhu k přepracování, protože si myslím, že je příliš přísný v některých oblastech, myslím si, že ve skutečnosti to nepokrývá mladé lidi dostatečně.

Myslím si, že je absolutně nesmyslné se tady o to dohadovat, když snad chceme, aby také mladší lidé měli dostupné bydlení.

V zahraničí nastal v ještě daleko větším rozsahu.